Závěrem mi dovolte, abych ještě upozornil na to, že v tuto chvíli se nacházíme v prvním čtení.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Zkritizoval kroky České národní banky a růst úrokových sazeb.

Tady musím říci, že existuje přece jen někdo v ekonomice, kdo má z inflace profit, a to jsou velcí dlužníci. Velmi zadlužené státy či velmi zadlužené firmy, protože stejně jako inflace ukrajuje hodnotu úspor, tak inflace snižuje i reálnou hodnotu dluhů. Takže já se musím ptát, jestli pan expremiér tady svým vystoupením bojoval za ochranu úspor, či bojoval za ochranu dluhů. Děkuji za pozornost.

Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych reagovat na výstup pana Jakoba.

Třeba pro mě je vzorem pan Stanjura, který to umí elegantně, umí to věcně.

Prosím, vaše dvě minuty. Dobré odpoledne, děkuji.

Mám technické vzdělání a rád se dívám na fakta. Tak během vašeho vystoupení jsem si rychle otevřel internet, veřejně dostupné zdroje. Zkonstatuji jediné dvě věci.

Tolik fakta, pane předsedo. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Víte, já jsem se tu slušně snažil argumentovat, co je inflace, vysvětlovat pojmy, používal jsem pojmy jako expremiér. Viděli jste vystoupení pana expremiéra? Ten explicitní výraz, který tady zazněl? Kdo to začal rušit, tu podle mě docela odbornou diskusi, kterou jsme tu vedli? Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Jan Jakob. Prosím. Děkuji. Jenom velmi stručná opravdu faktická reakce na pana kolegu Kolovratníka.

A já jsem tady říkal před tři čtvrtě rokem, když jste schválili navýšení deficitu státního rozpočtu na minulý rok, že v krizi občas je potřeba deficitní financování.

To je ta podstata.

Děkuji za dodržení času.